Co mě nadále mrzí, je nezodpovědné rozdělování společnosti. Tato vláda se už tím ani netají a říká, pokud budeme podle zákona valorizovat důchody, nezbude na další, například rodiny s dětmi, na navýšení rodičáku.

Můžete se k nám přidat a rodičák navýšit nebo dát pozměňovací návrhy. Kde vzít? Víte, včera se měnilo programové prohlášení vlády. Já si vybavuji, když jste mluvili o tom prvním, se kterým jste předstoupili před Sněmovnu, jako o tom, přes které nejede vlak. Říkali jste cituji: Za tímto programovým prohlášením vlády si naše koalice pevně stojí a naše ambice se budeme snažit naplnit. A včera dokonce zazněla z úst pana premiéra věta cituji: Naším cílem je, aby stabilizace veřejných financí nezhoršila situaci občanů, kteří se bez podpory ze strany státu neobejdou. To řekl pan premiér.

Někteří si nemohou totiž najít jinou práci, nemají kde brát, jsou odkázáni pouze na sociální smír ve společnosti a na solidaritu.

Jde vám o počet ministerstev nebo počet místopředsedů Sněmovny, jde vám o úřady. Každý den to čteme, kdo koho kam dosadil a za kolik. Jste vládou, jejíž členové myslí jen na sebe a na své kamarády. Děkuji za pozornost.

Paní poslankyně, prosím. I vás se zeptám, zda využijete dvakrát pět minut? Děkuji. Prosím. Já děkuji za slovo, paní předsedající.

Mí předřečníci už někteří tady zmínili tu inflaci, i já jsem ji tady zmínila, která byla v tom září přes 18 %, a ve své podstatě ty měsíce, které následovaly, se to plus minus pohybovalo procento nahoru, procento dolů.

Místo toho tato vláda samozřejmě, byť věděla, že má v rozpočtu velkou nulu na tuto položku, tak čekala až po... říkejme tomu po volbách.

Já se vrátím. Zde byly citované ústavní nálezy. Já jsem si taky připravila ústavní nález.

Nebudu se tady točit na těch jednotlivých ustanoveních, jenom tady připomenu to, co se týká rozpočtu.

Ale proč tam těch 1520 miliard nedali? No protože počítali s tím, že udělají novelu tohoto zákona.

A v případě, že považuje za účelné dosáhnout jejich změny, aby včas, včas realizovala své oprávnění podat odpovídající návrh zákona, jehož prostřednictvím by dosáhla požadovaných změn.

Bohužel toto nenastalo.

Máli zákonodárná procedura plnit nejen funkci hlasování, nýbrž být též garancí svobodné politické soutěže, nelze případný požadavek její racionalizace ve vztahu k negativním důsledkům případné obstrukce ze strany parlamentní menšiny což jsme my uskutečňovat prosazováním stavu legislativní nouze ze strany vlády a s ní spojené parlamentní většiny. Přisvědčení jejich postupu by za situace, kdy vláda nebyla schopna artikulovat jiný jeho důvod než souhlas opozice s vlastními návrhy zákonů, respektive nezbytnost přijetí zákonů před začátkem rozpočtového roku, protože z nich již vycházejí předložený návrh státního rozpočtu, by vlastně znamenalo přiznat řádné zákonodárné proceduře včetně jejích jednotlivých stadií pouhý význam fasády parlamentismu , jenž nemá žádný smysl a jež může být omezena kdykoliv, kdy se s ohledem na její časový aspekt jeví aktuální většině nadbytečnou.